Exekutor potom dotyčnému zavolá, chce, aby vrátil to vozidlo.

Nicméně teď mi přišel další případ, kde už dochází k takzvanému řetězení, a to je problém.

Interpelace směřuje k tomu, jaký je aktuální stav toho propojení těch registrů exekucí s registry vozidel. Také děkuji za dodržení času. Pan ministr Kupka je omluven, bude vám řádně odpovězeno písemně do 30 dnů. Další v pořadí je paní poslankyně Lesenská, která interpeluje pana ministra Jurečku. Vážená paní předsedající, vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, já jsem si připravila interpelaci na pana ministra Jurečku na téma Česká správa sociálního zabezpečení a důchody. Bavila jsem se s kamarádkou, její manžel dosáhl důchodového věku, chtěl odejít do důchodu, kam také odešel, ale protože byl upozorněn a ví, jak státní správa funguje, zavčasu si žádal o přiznání důchodu. Učinil tak v listopadu, na začátku listopadu loňského roku.

Takže můj dotaz je vlastně úplně jednoduchý: Jak dodržuje právní řád? Jednoduchá otázka. Děkuju za odpověď. Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr Jurečka je omluven, takže i vám bude odpovězeno písemně do 30 dnů. Pane poslanče, prosím. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Jsem rád, že je zde přítomen pan ministr kultury.

Suma sumárum je to mimořádně špatný nápad z dílny ODS na zvýšení DPH u kultury a mohlo by to mít významně negativní dopady na celou Českou republiku na vzdělanost, na turistický průmysl, na ekonomiku země jako celku, a proto je důležité pečlivě zvažovat tyto změny. Děkuji. A nyní má slovo pan ministr. Prosím, pane ministře. Děkuji za slovo.

Jenom podotknu, že byl zpracován materiál, který obsahuje mnoho různých návrhů, opatření, které jsou propočítány, ale rozhodně neexistuje žádný materiál, který by byl návrhem indikujícím takové rozhodnutí, o kterém vy tady hovoříte.

Tak jenom, že někdy v té diskusi se tento samotný fakt příliš nevyskytuje a je dobré i v této souvislosti zmínit. Také děkuji. Zeptám se, zda je zájem od pana poslance na doplňující dotaz. Je tomu tak. Pane poslanče, prosím. Já jsem jenom pouze chtěl vědět, jestli si to uvědomujete.

Zeptám se, zda je zájem o doplnění odpovědi? Prosím, pane ministře.

Děkuji.